V tomto směru mohu vládě pochválit nápad s navýšením základní složky důchodu, aby se pomohlo těm s menšími důchody, ale to bohužel je tak vše.

Například nynější debata o úpravě nedávno schváleného výchovného, které ještě některým důchodcům, kterým bylo přiznáno, nezačalo být ani vypláceno. Prosím, zkuste si představit, jak by se vám dnes jako důchodcům žilo, pokud to dokážete.

No tak to nedokážeme. A já si to dokážu představit.

Staří lidé se ne vlastní vinou stali rukojmí v dnešní turbulentní době vysokých cen energií a veškerých životních nákladů. Oproti zdravé a mladší populaci si už ale sami nemohou ve většině případů pomoci. Děkuji vám za pozornost a přeji vám pěkný den.

V některých případech může být nutné rychle přijmout zákon, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku. Tento typ situace si všichni pamatujeme, je jimi například ohrožení občanů České republiky v důsledku pandemií nebo to mohou být různé jiné přírodní kalamity. Jiné si naštěstí nepamatujeme. Bylo jím ohrožení bezpečnosti státu v důsledku války.

Tyto důvody v české legislativě hledám skutečně marně. Dle mého názoru však nelze akceptovat využití mimořádného institutu legislativní nouze jako běžného nástroje k omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj k návrhu zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí využije jednacím řádem stanovené prostředky. Ani jedna z podmínek pro vyhlášení legislativní nouze nebyla splněna.

Ale bohužel tímto krokem, který vláda zvolila, jsou ohrožena práva a svobody občanů. Jaké jsou pak tedy důvody, které vedou vládu k těmto krokům? Krokům, které jsou podle řady právníků protiústavní? Je to zodpovědnost poslanců vládní koalice řešit věci včas. Tato schůze je výsledkem klamání voličů, které praktikovali již ve volbách.

Pokud je naše republika něčím ohrožena, je to vládnutí této pětikoalice, jak říká pan bývalý ministr za ODS Tlustý, že je to vláda národní tragédie. Vládní pětikoalice se bohužel snaží umlčet náš hlas jako opozice. Snaží se vyhnout obecné rozpravě, snaží se znemožnit další vystoupení. To už však přestáváme být demokracií. Je nezbytně nutné vést diskusi, abychom si zachovali demokracii.

Kromě toho by měla být legislativní nouze použita pouze v situacích, kdy není možné jiné řešení. Většinou by měla být využita pouze na krátkou dobu a s omezeným rozsahem. Navíc by měla být vždy sledována a kontrolována, aby bylo možné rychle zareagovat. Když situace dovolí, opět přejít k normálnímu legislativnímu procesu. Vy tuto možnost zneužíváte proto, abyste okradli naše důchodce. Přitom je to skupina občanů, která se již nemůže bránit. To vy zneužíváte, de facto jsou důchodci vaší jedinou úsporou, kterou jste byli za více než rok... nabídnout. Přitom tato je již ze své podstaty skupinou nízkopříjmovou.

A navíc ještě ani léky nejsou pro ně. Velkou část výdajů dají za základní potraviny, na bydlení, energie, navíc na tom bývají špatně s úsporami, není tedy prostor, aby sahali do našetřených úspor.

A to je z pohledu veřejných rozpočtu zcela jedno, či stát dá finanční prostředky důchodcům v podobě důchodu, nebo dávek. Je to, jako když dávám z jedné nebo druhé kapsy toho jistého kabátu. Výsledkem je, že v kabátu mám prostě méně peněz. Vytváří to další administrativní náklady v řádu nemalých částek.